Prosím tedy, abychom respektovali to, že ta sjetina, tedy elektronický zápis o výsledku hlasování, není okamžitě po hlasování k dispozici. Jak chcete, ale já jsem pro to, abychom bez emocí tohle řešili tím, že umožníme opakování té procedury. Nic se nestane, jenom si možná do budoucna zpřesníme naše vlastní pravidla, kterými se řídíme, pokud se jimi řídit chceme. Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Kalousek, poté pan předseda Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já rovněž bez emocí prostřednictvím předsedajícího, pane místopředsedo Filipe.

To zpochybnění hlasování je pojistka proti technice, která nemůže být dokonalá. Já si velmi cením pana poslance Kytýra, že nelže, že řekl pravdu, že hlasoval jinak, než chtěl, ale to není důvod k opakování hlasování.

Ale to, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, není tomu tak. Děkuji. Budeme pokračovat v hlasování o dalších pozměňovacích návrzích.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vzhledem k tomu, že zřejmě nebudeme o mé námitce hlasovat z rozhodnutí předsedajícího, tak si dovolím požádat o opravu elektronického záznamu. Prosím pokračujte, pane poslanče.

Omlouvám se. Já vám, pane poslanče, rozumím. Děkuji. Ve stenozáznamu to bude opraveno. Jenom pro pořádek poznamenávám, že se nehlasuje nikoli z rozhodnutí předsedajícího, ale že nezazněl správně formulovaný požadavek, aby se mohlo opakovat hlasování. Tak to je.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 56 přihlášeno 102 poslanců, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Ano, děkuji.

Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko. Pan ministr? Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 57 přihlášeno 102 poslanců, pro 28, proti 61. Návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zavádí povinnost veterináře zjistit totožnost vlastníka utraceného zvířete. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko. Já se omlouvám, pane zpravodaji, jenom abychom se ujistili. Ale je možné, že moje podklady nejsou správné. Jsou správné? Předsedající má vždycky pravdu.

Děkuji.